Děkuji.

Bylo to tak opravdu několikrát v několika málo případech a většinou vystupoval až zvolený předseda či předsedkyně Poslanecké sněmovny.

Já jsem v politice začínala v jedné jediné straně, v žádné jiné jsem nikdy nebyla, a to je ta, kterou dnes vedu, které dnes předsedám je tomu tento měsíc dva roky, co jsem předsedkyní TOP 09. Přiznám se vám všem, že když jsem vstupovala do politické strany, tak jsem neuvažovala o tom, že bych jednou tu stranu vedla, dokonce jsem ani neměla úplně hlavní cíl být v nějaké politické funkci, třeba právě volené, jako je Sněmovna. Osud mě postupně na takhleta jednotlivá patra politiky vál a já si myslím, že když je ta možnost, že máte možnost to, co chcete, dosahovat, tak činit z nějaké pozice a tady v tom případě opravdu mé ideály zůstávají stejné, jako když jsem do politiky vstupovala tak zkrátka tu odpovědnost máte přijmout a máte ji vzít. Nikdy jsem se toho nebála, jinak bych také dnes tady před vámi nestála.

A myslím si, že vykopat si příliš hluboké příkopy mezi sebou není dobré. Ale zároveň nezapomínám na to, že je to střet názorů, myšlenek a zkrátka ty nemáme všichni stejné, jinak bychom nebyli v různých stranách. To je zcela normální a přirozené v demokracii a my jsme parlamentní demokracií.

A je to zase legitimní a já jsem velmi ráda, že tu zkušenost mám. Byla jsem členkou několika výborů, například petičního v prvním volebním období, ale také sociálního, kde jsem následně v minulém volebním období byla i místopředsedkyní výboru. Také jsem byla předsedkyní podvýboru pro lidská práva v úplně prvním volebním období.

A já se o to budu snažit. Jako předsedkyně Sněmovny tady určitě nebudu zástupkyní jenom svého klubu, svých stran, které mě nominovaly, ale všech poslanců, a to chci jednoznačně slíbit a deklarovat, protože si myslím, že takto má předseda svoji funkci vykonávat. A myslím si, že je i na co navázat, co se týče předchozích předsedů.

Výbory jsou veřejné, je to tak dané jednacím řádem, a já chci, aby toto bylo více známo i veřejnosti, aby třeba sem na tuto galerii přicházelo více skupin teď tam sedí už jenom několik málo lidí a i vám přeji hezké odpoledne, ale myslím, že bychom měli být otevřenější.

Chtěla bych to také i u nás tady zavést. Zároveň nezapomínám na to, že právě se Senátem je potřebná bezproblémová kooperace, a myslím si, že v tomhle směru je také na co navazovat, i na mého předchůdce případného, pokud budu zvolena, tak v tom směru myslím, že si také vedl dobře. Spolupráce s vámi a podmínky pro vaši práci, a to bez ohledu na to, z jakého jste klubu, jsou podle mě také nesmírně důležité.

A tím bych chtěla završit.

Kvalita těch norem, které odtud vycházejí a kterými ovlivňujeme životy občanů České republiky všech, tak jak to známe i ze svých životů, protože i my se jimi musíme řídit. Tohle chci mít na paměti nejenom vzhledem k občanům, ale i k nám, abyste se těmi pravidly všichni řídili, a mezi jeden z těch hlavních zákonů patří ústava.